No a teď toho pána měsíce popotahovali a zjišťovali přiměřenou obranu.

To je prostě neuvěřitelný, co se tady dneska děje.

Tak to prostě je.

Vy prostě nechcete chránit bezpečí občanů. Vy nechcete bezpečí občanů.

Máme tady návrh tisk 5 bod 24.